A na úplný závěr, dámy a pánové, bych se rád s vámi podělil o jednu zkušenost. Víte, o čem sním, když v posledních třech týdnech aspoň trochu spím? Sním o tom, že tato země bude mít vládu s jasnou strategií a vizí, která jenom nerozhazuje peníze jako předvolební dárky a nekupuje si hlasy voličů za budoucí peníze našich dětí. Bohužel stále to je zatím jenom sen.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, tři ministři z vlády Andreje Babiše zde přítomní, pane Faltýnku , kolegyně, kolegové.

Tak asi těžko tady nutit poslance, aby nějakým způsobem změnili dynamiku vzájemných vztahů a křivd z dob minulých, ale pravdu bychom si asi zasloužili my v Poslanecké sněmovně a i lidé, kteří nás volí, jednotlivé strany, občané České republiky, pro které přece politiku děláme. A tedy musím říct, že často se nám vůbec možnosti se dozvědět odpověď, tu pravdu, nedostává.

Možná potom je namístě se ptát, proč tedy pan předseda Vondráček schůzi svolával na dnešek, když tady premiér nebyl, a myslím si, že bychom si ji měli asi zopakovat, až tady bude pan premiér, kterého se týkají jako předsedy vlády všechny tři důležité body. Teď nebudu procházet zprávu NKÚ, i když pro mě je tam velmi alarmující, a je to důležité téma pro pirátskou stranu ještě předtím, než jsme vstoupili do Sněmovny, a to je problematika výstavby bytů, vůbec poptávky po bytech nejen takzvaných sociálních, ale 150 tisíc lidí každý rok v České republice shání bydlení, které je cenově nedostupné.

Ostatně zákon o sociálním bydlení, který byl v minulém období shozen ze stolu, jak jsme se dozvěděli, nebude, bude tady nějaký investiční program. Chtěl bych hovořit k důležité věci, a opět se týká osoby pana premiéra, ale nejen pana premiéra, ale i třeba ministra Tomana.